A jak ten krizový plán vypadá? To znamená, které provozy u podnikatelů budou nejdříve zastaveny a jak to vypadá časově, protože se to neustále samozřejmě plní, možná se to bude plnit i nadále?

Nyní se dostáváme k těm, kteří jsou přihlášeni do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Milé dámy a pánové, rád bych okomentoval novelu energetického zákona. Tato novela má být reakci na enormní růst cen energií, který vláda konečně začíná plošně řešit, alespoň pro domácnosti.

Vysoké ceny energií nezvládnou platit nejen domácnosti s nízkými příjmy, ale ani střední třída, živnostníci a velká část podnikatelů.

Nelžete, prosím, českým občanům, že v České republice nelze zastropovat ceny elektrické energie, když tak již učinilo například Slovensko, které má elektrickou energii pětkrát levnější než Česká republika, dále ceny elektrické energie zastropovala Francie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Přitom největšího výrobce elektřiny na Slovensku má pod kontrolou společnost pana Křetinského a slovenský stát v této společnosti disponuje pouhými 34 % akcií na rozdíl od ČEZu, kde má český stát víc než dvojnásobek akcií, přesně 69,78 %.

Maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo však v tuto chvíli nesmí překročit 20 000. České domácnosti ale nyní dostávají vyúčtování za energie a není výjimkou, že čtyřčlenná domácnost využívající ke všemu elektřinu má nedoplatek ve výši 80 000.

Vámi navrhovaná dotace není dostatečná.

Manévrovací prostor vlády je velký. Měli byste okamžitě snížit DPH a spotřební daně z plynu, elektřiny i z ropy. Nyní tyto daně vynášejí státu mnohem více než dříve, mnohem více, než pan ministr Stanjura plánoval, a to právě díky enormnímu růstu cen energií. Dále byste měli snížit poplatek za distribuci, vystoupit ze systému emisních povolenek, abyste podpořili i české podnikatele a české firmy. Vy místo plošné podpory všech českých firem podpoříte jednu z nejbohatších českých firem, společnost ČEZ, úvěrem ve výši 3 miliard eur, tedy přibližně 75 miliard korun, a to s úrokem pouhých 3 %, zatímco úrokové sazby u úvěrů pro podnikatele a firmy se v současné době pohybují kolem 8 %. Najednou se neodvoláváte na tržní podmínky nebo na jednotný evropský trh s elektřinou a pravidla hospodářské soutěže. V novele energetického zákona jsem se vůbec nedočetl, jak pomůžete českým podnikatelům a českým firmám.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Týká se sice problematiky energetické bezpečnosti a soběstačnosti, což pomoc lidem samozřejmě sice není, nicméně předpokládám, že i v rámci tohoto memoranda mohla být nějaká spolupráce naplněna.